S přednostním právem se hlásí pan ministr kultury.

Prosím, budeme pokračovat. Ano, děkuji.

Takže ty peníze tam budou uvolněny. Pan předseda se hlásí znovu. Prosím. Nebo taky ne. Tak tady zazněl veřejný slib, že to možná bude vyřešeno... Prosím klid ve sněmovně. Možná ano, možná ne. Proč bych tomu měl jako člen parlamentu věřit? Prostě v tuhle chvíli Poslanecká sněmovna jako suverén rozhoduje, zda ty prostředky tam půjdou, nebo nepůjdou. A to je to, co vám vyčítám, a pokládám to za podlé. Děkuji.

Prosím stanovisko paní ministryně. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B76, ke kterému se přihlásil Jan Bartošek. Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.